Vážené paní poslankyně, vážení páni poslanci, vážení členové vlády, zahajuji 30. schůzi Poslanecké sněmovny a všechny vás tady vítám.

Požádám vás o klid, aby všichni mohli sledovat průběh zahájení schůze. Organizační výbor Poslanecké sněmovny stanovil návrh pořadu 30. schůze dne 16. května letošního roku. Přistoupíme k určení dvou ověřovatelů této schůze. Navrhuji, aby ověřovatelem této schůze byl poslanec Miroslav Kalousek a František Kopřiva. Má někdo jiný návrh? Jiný návrh nevidím. Rozhodneme hlasováním číslo 1, které jsem zahájil, a ptám se, kdo je pro ověřovatele schůze. Kdo je proti? Děkuji vám.

Nyní přistoupíme ke stanovení pořadu schůze, jehož návrh je uveden v pozvánce. Nejdříve mi dovolte, abych navrhl ty body programu, na kterých se shodlo dnešní jednání politického grémia. Zařadíme nový bod do návrhu pořadu schůze Návrh usnesení Poslanecké sněmovny k odsouzení politicky motivovaného násilí, a to jako první bod dnešního jednání.

A mám s přednostním právem přihlášeného Pavla Kováčika, Tomia Okamuru, Jaroslava Faltýnka. Prosím o klid, aby to mohlo být zaznamenáno ve stenozáznamu. Vážené paní kolegyně, páni kolegové, prosím, usaďte se na svá místa! Respektujte jeden druhého. Ještě jednou děkuji pěkně, pane předsedající. Paní a pánové, přeji vám krásný dobrý den.

Pak bod 94, tisk 352 veřejné zdravotní pojištění si dovolím požádat zařadit na 19. 6. jako druhý...

Tolik k změnám programu.